A teď mi dovolte malou vsuvku k tomuto celému, co to způsobuje.

Co to udělá?

Nic se nestalo. Dnes se dozvídáme, že dětské domovy se mají podle programového prohlášení vlády přesouvat pod MPSV.

Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Berki.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, abych to urychlil, jednak se nebudu už vracet k té diskusi ve středu, tam na to nemáme úplně stejný názor.

Předpokládám, že diskuse byla dostatečná při prvním a druhém čtení.

Pak jsou tam body, které v rámci diskuse zaznamenaly změnu v tom, že jsme se snažili tam najít kompromis. To znamená, předkládané znění, ať už v původním návrhu, nebo pozměňovacími návrhy došlo k nějakým změnám, které někteří asi nebudou spokojeni, protože chtěli jen svou variantu ale z mého pohledu jsou kompromisními.

Jenom chci upozornit na to, že právě tady to jsou body, kde se došlo k nějakému kompromisnímu řešení. A pak chci také ale připomenout, že jsou tam body nebo změny, které považuji jednoznačně za přínosné, byť se mnou někteří nesouhlasí, ale je to můj pohled, a to je ukotvení přímo do zákona, tedy do systému provázejícího, uvádějícího učitele adaptačního období, a také to, že se akreditační komise v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bude soustředit na kvalitu kvalifikačních a specializačních studií. Děkuji za podporu. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už se vyjádřím velmi krátce, protože diskuse k projednávanému tisku byla opravdu dlouhá, takže se zaměřím na dvě oblasti. Ta první je, že stejně jako moji kolegové mám opravdu velký problém s pozměňovacím návrhem, který omezuje zvýšení financí pouze na skupinu učitelů, a to z toho důvodu, že tam nejsou zařazeni speciální pedagogové ze školského poradenství, psychologové, vychovatelé a tak dále, velmi pěkně o tom tady hovořil pan poslanec Richter. Takže tady mám opravdu velký problém. Ale čemu bych se chtěla věnovat, i když se tady o tom také dostatečně hovořilo, to je § 18a, který se týká definice pozice školského logopeda. Já to velmi podporuji, protože tím by po skutečně mnohaleté snaze konečně došlo k jasnému vymezení této potřebné profese do zákona.

Za těch patnáct let jsem se skutečně nesetkala s tím, že by došlo k nějaké kolizi činnosti logopedů ve zdravotnictví, tedy klinických, se školskými logopedy, a myslím si, že je velmi důležité si tady říct, že školský logoped není žádná nová profese, ale naopak tady funguje dobře už devadesátých let, jenom tedy nebyla jednoznačně vymezena v legislativě. Také během těch patnácti let jsem viděla, že rodiče velmi dobře školského logopeda znají a také vědí, s čím se na něj mohou obracet a co od něho mohou očekávat.

Stále početnější skupinu tvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, který potřebují strukturovanou a opravdu kvalifikovanou logopedickou stimulaci ve školském prostředí. Rozvoj řeči a komunikace je úplně zásadní také u žáků se zdravotním postižením, ať už se jedná o postižení mentální, tělesné, smyslové, a u nich významným způsobem logopedická péče pomáhá v jejich začleňování do společnosti, ale také vůbec do jejich budoucího života, profesního vzdělání a pak uplatnění na trhu práce.